A já myslím, že snad všichni, kdo jsme tady, chápeme, že nemůžeme dlouhodobě podporovat ze sociálních dávek stále větší a větší počet rodin. To prostě nejde, na to žádný státní rozpočet nestačí. Vláda se musí probrat a pochopit, že pokud neposkytneme lidem a podnikům a zaměstnavatelům a živnostníkům energii za ceny, které odpovídají jejím výrobním cenám, pak už ten rozjetý vlak do chudoby nikdy nezastavíme. Rodiny nezvládnou platit své účty, lidé budou přicházet o práci, protože podniky budou krachovat, a sociální systém už nebude schopen pomoci ani těm, kteří v něm jsou, a musí být, dlouhodobě, třeba rodinám s postiženými dětmi. Takže to řešení samozřejmě energie bylo jednoduché. Teď, co se děje v rezortu ministra Jurečky. Pan ombudsman říká: přetížení sociálních pracovníků ohrožuje děti.

Takže nefunguje to. Sociální pracovníci pomáhají lidem ze sociálně slabých a jinak vyloučených rodin, spolu s tím řeší také jejich výchovné problémy a podle Křečka stát přidává sociální pracovníkům další a další povinnosti, což jejich práci ještě ztěžuje. No, já jsem na těch návštěvách obdržel takový dopis.